Myslím, že je to důležité, abychom věděli, na koho ten program ve skutečnosti míří. Kdo je schopen o ty peníze požádat.

Děkuji.

Pěkné odpoledne.

Nyní však tato opatření zbytečně dopadají na velmi početnou skupinu obyvatel pracujících na opačné straně hranice.

A to nejsou jen cesty za prací nebo za rodinnými příslušníky, ale v těch následujících týdnech budeme muset řešit i cestování dětí do škol právě v těchto příhraničních regionech.

Děkuji.

Navíc si myslím, že v té ústavní části ještě zůstává minimálně jedna komplikace, která si bude vyžadovat nějaké politické jednání, tak prostě pokládám za zbytečné, abychom to zítra hnali a abychom se náhodou nedostali do situace, kdy na to reálně dojde.

Takže tady bych měl tuto prosbu přeřadit na konec druhých čtení. Ano, děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Příkladem nám v této oblasti může jít i Slovensko. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máteli něco k projednání, prosím běžte do předsálí a umožněte vystoupení své kolegyně! Děkuji. Ještě jednou prosím o klid! Nechci jmenovat.